V otrokářské společnosti neměl otrok žádná práva a byl majetkem svého pána.

Vznikala hornická bratrstva, která zakládala podpůrné pokladny.

Součástí reformy bylo budování laického státního aparátu, který ve správě státu vystřídal šlechtu.

Povinné sociální pojištění bylo zavedeno také v RakouskuUhersku.

Postupně byly přijímány nové právní předpisy.

Přijetím tohoto zákona došlo také k posílení demokratického vývoje v Československu.

Byly zrušeny preference, osobní důchody a odstraněna diskriminace osob samostatně výdělečně činných.

Zavedeno pojistné na sociální zabezpečení jako zvláštní platba mimo daňový systém.

Novelizace právních předpisů, příprava reformy důchodového systému. Jaké jsou orgány sociálního zabezpečení.

Podle ústavy je Česká republika parlamentní demokracie.

Výkonné moci se dotýkají též ustanovení o orgánech územní samosprávy.

Česká správa sociálního zabezpečení, je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy České republiky.